A protože tady v tuto chvíli žádná komise nenavrhuje, nebo nezabývá se touto problematikou komplexně, a ono se to opravdu netýká jenom bezprostředně těch bezpečnostních témat, ale i otázky vzdělávání a dalších otázek, tak bych vás chtěla poprosit o zřízení této komise.

Tolik z mé strany na úvod. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Já bych se rád pověnoval otázce ustavení komise, sněmovního orgánu, který by se věnoval této problematice, a to řekněme více z té formální stránky věci. Zaznívaly zde argumenty, že by se tím měly zabývat tajné služby. Samozřejmě tajné služby se tím již dnes zabývají, ale takto utvořený orgán, ať již vyšetřovací komise, nebo běžná sněmovní komise, což je něco, k čemu zde míříme na základě politické dohody, a já to velice vítám a jsem za to vděčný, tak ta by byla nadstranickým orgánem. Každá politická strana by tam měla jednoho svého zástupce. Všichni by měli stejný přístup k těm informacím. A takováto komise by potom řešila tu problematiku politicky, to znamená z hlediska politických opatření. Cílem by nebylo si hrát na policii ani na špiony, protože od toho zde máme bezpečnostní aparát, který řídí vláda. Jsme v parlamentu, takže můžeme se ptát, můžeme navrhovat a schvalovat zákony, a to je ten princip té komise. To znamená nasvítit tu problematiku, dát jí tu důležitost a především řešit to nadstranicky. Tohle opravdu má být věc, na které se shodneme na celém politickém plénu, že tato Sněmovna, tento parlament a vláda ČR ví, co se děje v Česku, a prosazujeme společný zájem. Asi nemá smysl se k tomu úplně vracet. Takže já potom budu velice vděčen za to usnesení, které doufám, že nám přednese ANO, které když přijmeme, tak si víceméně potvrdíme ten závazek, který zde zaznívá, že v prvním čtvrtletí příštího roku bychom se dostali k ustanovení takovéto komise. Čekají nás zcela zásadní a strategická rozhodnutí, probíhá zde výběr dodavatele na výstavbu jaderné elektrárny. To jsou všechno projekty, které je naprosto nezbytné dělat v zahraniční spolupráci, a samozřejmě i s těmito projekty přichází určitý zahraniční vliv. A my bychom měli vědět, jakým způsobem jsou naše státní instituce na něj připraveny. Budujeme armádu, ale i ta armáda také musí vědět, v jakém prostředí se pohybuje.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu mít dotaz. Já si myslím, že ne. Takže pokud slyším, že musíme tady vytvořit novou komisi, tak tím pádem naznačujeme, že naše Bezpečnostní informační služba pracuje špatně. Je to tak? Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Holíku, několikrát jsem říkala, že mám plnou důvěru k činnosti Bezpečnostní informační služby a dalších zpravodajských služeb. Ale právě proto, že mám plnou důvěru k těmto službám, tak ty informace, které nám říkají, beru oproti vám pravděpodobně zcela vážně. Takže ještě jednou. Navrhovaná komise, ať už bude vyšetřovací, nebo jiná, která by se těmito hrozbami měla zabývat, tak za prvé právě vychází z těch informací Bezpečnostní informační služby a dalších služeb. Za druhé, Nemá hodnotit činnost těchto služeb, ale zabývat se tím, jestli my děláme jako poslanci nebo jako tady vláda za mnou všechno pro to, co bychom dělat měli. O tom je ten návrh.

Takže o tom tady celou dobu hovořím. Děkuji.

Více než před týdnem jsem byl účasten mimořádné situaci. Mimořádné situaci, kdy osamělý aktivní střelec z bezprostřední blízkosti popravil sedm lidí.

Ještě jednom jím tímto za to děkuji, co udělali. Ale nenapadlo mě, abych k tomuto svolával další komisi, která bude dále tyto věci vyšetřovat. Jestliže máme důvěru v naše bezpečnostní služby, tak jim věřme! Říkám to na rovinu. Jsme z pohledu zpravodajských služeb amatéři! Děkuji.

Takže prostě holt ještě jednou, podvanácté. Smyslem této komise není prověřování činnosti tajných služeb. Smyslem této komise je kontrola exekutivy, tedy vlády, zda se zprávami tajných služeb nakládá s plnou vážností a zda je využívá k tomu, aby riziko kybernetické bezpečnosti bylo sníženo na minimum.

Je to tedy kontrola vlády. Je to tedy kontrola vlády, což přísluší Poslanecké sněmovně. Není to kontrola tajných služeb.

Takže vaše dvě minuty.